Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 20. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, oznamuji vám, že za několik okamžiků navštíví náš jednací sál prezident republiky Miloš Zeman. Požádám vás o klid.

Děkuji. Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci.

Princip první.